Kdyby to nebylo v jednacím řádu, tak byste tady pravděpodobně ani neseděli, jakkoliv nás jste takhle před čtyřmi lety pečlivě hlídali.

To nemůžete normálně reagovat? To nemůžete normálně odpovědět, vést diskusi v první den? Jak to bude vypadat za půl roku, za rok?

To je ta věcná diskuse? To jsou ty odpovědi?

Jenom tak bych postupovala já: audit, kontrola, padni, komu padni. Pak jednáte se zemědělci tak úspěšně, že jsem četla v médiích, že byla nějaká demonstrace.

Ty žádosti určitě byly podány. Takže jste to pozastavil teď, abyste ho zkoumal?

Takže proč jste to teď pozastavili?

Možná že to bude celá pravda.

Četla příběh.

Takže možná pojďte to těm lidem říct, kdy to bude.

Takže to by bylo výborné, kdyby tady zaznělo.

To jsme uznali pragmaticky a skončili jsme v opozici. Nevidíte, že jsme v naprostém klidu? Nikdy žádná vláda nepodala tak rychle demisi jako naše. Já jsem si myslela, že jste přišel a vy jste už zkušený politik...